My jsme ho už opakovaně diskutovali i na půdě podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení.

Ale je to pouze do konce tohoto roku.

Umožníme tím, to zdůrazňuji, umožníme tím také těm dlužníkům, aby mohli splácet své dluhy, a zároveň budeme generovat to, že ti lidé zůstanou v té standardní ekonomice a nebudou někde mimo, v ekonomice šedé.

Já jsem o tom textu diskutoval se zástupci České bankovní asociace. Jsou tam drobné věci, které je nutné, které je nutné skutečně opravit. A to, podotýkám, i ve prospěch těch, kteří si budou ten chráněný účet zřizovat. Když uvedu jeden příklad, tak ten návrh dnes počítá s tím, že ten chráněný účet bude zřízen do pěti dnů.

Samozřejmě to předpokládá ještě další krok, protože ten bankovní úředník v případě zřizování chráněného účtu si musí někde ověřit, že tam nedochází k duplicitě, to znamená, že dotyčný člověk tam nepřistupuje s podvodným cílem si zřídit druhý chráněný účet. Ale to samozřejmě řeší to, když budou chráněné účty někde evidovány. Ideálně samozřejmě, abychom drželi nějaký logický balík, tak v centrální evidenci exekucí.

Takže to je jedna z věcí, která by určitě stála ještě za opravu nebo za úpravu.

To zdůrazňuji. Proto, aby ten systém byl funkční, aby ho dokázaly administrovat i banky, protože tam ta spolupráce je nutná. I předkladatelé, autoři, tu věc komunikovali s Českou národní bankou, s Českou bankovní asociací. Tak my musíme skutečně dotáhnout legislativně ten výsledek takový, aby mohl skutečně začít fungovat.

Pokud by tomu bylo jinak, tak jsem samozřejmě připraven to řešit i tady na půdě Poslanecké sněmovny.

Děkuji, pane místopředsedo.

Mají za to, že skutečně to není o tom, že bychom ten návrh měli projednat v takzvané devadesátce. Proto si dovoluji jménem dvou poslaneckých klubů, klubu ODS a TOP 09 vetovat návrh na devadesátku. Nebudeme vetovat zkrácení lhůty.

Takže návrh podporu občanských demokratů má, ale není to na hlasování v takzvané devadesátce. Já jsem tento postup zaznamenal.

Tak v tom případě bych si dovolil už teď, doufám, že to dělám formálně správně, navrhnout tedy zkrácení lhůty k projednání o 50 dnů na 10 dnů, tak abychom stihli druhé čtení na nejbližší schůzi, která bude v tom případě. Poslanec Marek Výborný. Myslím, že to je důležité a opodstatněné. Bude to samozřejmě lepší, než když budeme posílat s naším vědomím do Senátu ne úplně kvalitní výsledek.

A určitě, pokud mě bude poslouchat, vaším prostřednictvím, předseda, pan předseda Faltýnek, ale on je teď v objetí nebo v zajetí paní poslankyně Valachové, tak... Počkáme. Chtěl jsem říci, že určitě i s vědomím a souhlasem pana předsedy Faltýnka na příští říjnové schůzi dokážeme ten tisk třeba napevno zařadit tak, aby byl projednán, abychom to skutečně dokázali co nejrychleji v rámci lhůt dostat do Senátu, protože ta účinnost je důležitá pro všechny.

Nicméně mi dovolte, protože se skutečně touto problematikou nezabývám pouhých 24 měsíců, nebo poslední dva roky tady ve Sněmovně, ale skutečně patnáct let.